Místo předsedy vlády Andreje Babiše byl pověřen uvedením tohoto materiálu ministr životního prostředí Richard Brabec. Pan ministr je nejen přítomen, ale už je i připraven, takže pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já budu stručný.

Touto zprávou vláda reaguje na žádost Poslanecké sněmovny informovat ji o využití doporučení veřejné ochránkyně práv změnit určité právní předpisy, a tak řešit některé problémy, se kterými se při své činnosti setkala. Vláda ve své zprávě popisuje, jaké kroky již učinila či plánuje učinit k naplnění doporučení. Z jednotlivých kroků bych vyzdvihl například osvobození bytových jednotek v rodinných domech od daně z nabytí nemovitých věcí, které je předmětem novely, která nabyla účinnosti počátkem listopadu minulého roku. Rovněž bych vyzdvihl připravovanou novelu Ministerstva zdravotnictví v oblasti úhrad zdravotních služeb, kterou se mimo jiné upravuje přezkoumávání naplnění podmínek pro úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a zjednodušuje a zvyšuje transparentnost vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad, zejména co se týče oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví zároveň aktuálně připravuje novelu zákona o zdravotních službách, která reflektuje i výstupy další činnosti. Podobně Ministerstvo práce a sociálních věcí již předložilo novelu zákona o sociálních službách, kde má zavést postih zásahů do práv osob či nezávislé posouzení stížnosti v sociálních službách. Novela zákoníku práce, která měla zajistit, že při zvýšení minimální mzdy nebude docházet ke snížení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, je účinná již od října 2018. Některé otázky, jako například renta pro osoby poškozené pracovními úrazy či vydávání osobních dokladů na základě rodinných událostí, ke kterým došlo v zahraničí, jsou nadále předmětem hlubší debaty a hledání konkrétních řešení. Vláda však bude v těchto debatách nadále pokračovat.

Věřím, že tak můžeme společně přispět k řešení uvedených problémů a k lepší ochraně práv osob v České republice. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 306/1.

Prosím, máte slovo.

Říkám to teď spatra. Těch případů více.

Já bych jí také chtěla, protože zřejmě možná to bude už naposledy, co budeme mít tuto možnost, poděkovat za konstruktivní vztah a dobrou spolupráci s petičním výborem v průběhu posledních nejenom tohoto volebního období, ale i předcházejícího. Jenom si povzdechnu, že je škoda, že nevyužila svého práva, které má, zúčastnit se jakéhokoliv jednání Poslanecké sněmovny a i tady zvednout hlas a důrazně třeba upozornit na některé otázky lidských práv, protože si myslím, že bychom to možná všichni potřebovali, protože těch návrhů je tady hodně a ona má přednostní právo vystoupit v takové debatě.

A proto jí na jedné straně moc děkuji, na druhé straně chci vysvětlit, proč třeba některé věci, které navrhovala, trvají tak dlouho protože se jim nedostalo dostatečné pozornosti. Obecně lze říci, že se téměř se všemi jejími doporučeními lze ztotožnit.